narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Dostavljen vam je Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, sa predlogom da se na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine po hitnom postupku uvrsti u dnevni red ove sednice. Podsećam vas da prema navedenom članu Poslovnika Narodna skupština o ovom predlogu može odlučivati pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice.

sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika, te da postoje uslovi za odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da se u dnevni red uvrsti Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Podsećam vas da prema članu 193. a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Shodno članu 201. stav 2. i članu 202. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o Predlogu odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima. Da li predstavnik predlagača, gospodin Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu želi reč? (Ne) Da li izvestioci drugih nadležnih odbora žele reč? (Ne) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne) Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih, pre zaključivanja pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 16. decembar 2013. godine, sa početkom u 18,14 časova kao dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, izuzev o tačkama od 1. do 14. dnevnog reda, o kojima je Narodna skupština već ranije glasala.

Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u jedinice elektronskog sistema.

za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 140 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, u načelu.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.

Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu rezolucije u celini. Stavljam na glasanje Predlog rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

AUTENTIČNOG TUMAČENjA ODREDBE ČLANA 7. STAV 1. ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlogu za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 7. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji je podneo narodni poslanik Zoran Babić, podsećam vas da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio da ovaj predlog nije opravdan, o čemu je podneo Izveštaj Narodnoj skupštini. Prema članu 194. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, ukoliko nadležni odbor oceni da predlog za donošenje autentičnog tumačenja zakona nije opravdan, Narodna skupština odlučuje o predlogu, pa ako prihvati predlog zadužiće nadležni odbor da sačini predlog autentičnog tumačenja. Imajući u vidu ove odredbe, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 7. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Socijalistička partija Srbije.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

Videli ste da je trebalo dosta vremena da se neki glasovi registruju.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

Konstatujem da je za glasalo 126 narodnih poslanika i da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika donela odluku o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam izabranom članu Saveta guvernera Narodne banke Srbije na izboru i poželim mu puno uspeha u radu. Pošto je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu odluke iz 22. tačke dnevnog reda, pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 12. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o prestanku funkcije javnog tužioca većinom glasova svih narodnih poslanika. Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima.

Za je glasalo 128 narodnih poslanika, te konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima. Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbe člana 103. st. 6. i 10. Poslovnika, prema kojima i ako posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati bez prava na obrazlaganje da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član poslovnika.

Poslovnika Narodne skupštine. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član poslovnika.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član poslovnika.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član poslovnika.

Narodni poslanik Borislav Stefanović, na sednici 10. decembra 2013. godine u 15 časova i 43 minuta ukazao je na povredu člana 27. i 106. Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi poslovnika.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član poslovnika.